Uvedené subjekty neuplatnily v rámci řízení žádné připomínky.

V rámci stavebních řízení, respektive řízení o udělení kolaudačního souhlasu, nebylo rovněž nikdy namítáno porušení právních předpisů. A jak to vypadá tedy v současnosti.

Pro doplnění uvádím, že již v době uzavírání nájemních smluv si musela být tato společnost vědoma rizika, že její nájemní smlouva nemusí být prodloužena a její činnost tak může být ukončena i bez udání důvodu. Snad ještě poslední bod, tak to je k tomu současnému provozu nebo k těm současným poměrům, v jakých tam firma působí. Musím říci, že je to regulováno především stanoviskem velitele zásahu, který dál vykonává tu skutečnou výkonnou pravomoc v tom areálu ještě stále. A tam byl povolen částečný provoz recyklačního závodu na základě právě jeho rozhodnutí a on je jedinou osobou kompetentní k povolování, případně zákazu činnosti do doby ukončení IZS v souvislosti s výbuchy. Čili pokud byste, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, potřeboval nějaké ještě detailnější informace stran toho současného stavu, nebo co vedlo velitele zásahu, tak se prosím obraťte na něj. Teď, a to je zase už přesněji k tomu, co jste se tázal, provoz je tam povolen velitelem zásahu od 16 hodin odpoledne do 8 hodin ráno. Ale není to něco, co by šlo mimo vědomí velitele zásahu.

Nic tam není skladováno. Čili pracuje se tam v nočních směnách, nic tam není skladováno a nájem skončí s tímto kalendářním rokem. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, děkuji za ty odpovědi.

Chtěl bych se ale přesto zeptat ještě na tu záležitost prověřování postupu Vojenského stavebního úřadu, který zřejmě podle dostupných zpráv povoloval tehdy výrobu Bochemie právě s tím, že výrobna je umístěna v areálu bývalého muničního skladu. Tudíž nikde v tom povolovacím řízení nebyla ani zmínka o tom, že v sousedních objektech je skladována munice. A to si myslím, že zřejmě došlo k pochybení tohoto stavebního úřadu, a právě proto byly ty pochybnosti a i ten postup byl prověřován.

Děkuji panu poslanci. Děkuji pane předsedající. Tak já bych hrozně nerad, aby to vyznělo jako tvrzení proti tvrzení, ale z dostupných informací, nebo tak jak jsme se samozřejmě snažili pod vlivem té neblahé události jít do historie a mít co nejpřesnější představu, tak skutečně kolaudační řízení na umístění toho provozu společnosti Bochemie proběhlo v letech 2012, 2013, to už tady ostatně myslím zaznělo, ale bylo v souladu se všemi tehdy platnými právními předpisy včetně toho, že se k němu skutečně vyjádřily všechny příslušné subjekty. A opakuji, neshledaly důvody, proč tento provoz v dané lokalitě nepovolit.

Jenom sděluji to, co jsem tedy našel v nějakých análech, a jenom subjektivně bych si dovolil doplnit, že dobrozdání Českého báňského úřadu bych při vší úctě k tomu stavebnímu úřadu armádnímu stavěl výš, co se týče záruk, že to bude rozhodnuto v souladu se zákonem a s bezpečnostními předpisy. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Vladimír Koníček bude interpelovat nepřítomného pana ministra Andreje Babiše ve věci plnění usnesení kontrolního výboru číslo 138. Vážený pane ministře, dne 3. září 2015 přijal kontrolní výbor usnesení číslo 138, ve kterém vás požádal, abyste do 31. ledna 2016 předložil kontrolnímu výboru vyhodnocení programu ISPROFIN číslo 112V09 Výstavba, obnova a provozování státní pokladny, dále zprávu o realizaci projektu Státní pokladny včetně podrobného vyčíslení nákladů na realizaci projektu.

Dne 17. února jsem se setkal s vaším náměstkem panem Hejnou, abychom osobně probrali obsah dokumentů, které po Ministerstvu financí kontrolní výbor požaduje. Takže s panem náměstkem jsme si to vyjasnili a pan náměstek Hejna slíbil, že všechny požadované informace Ministerstvo financí doručí na kontrolní výbor do konce března 2016. Je druhá polovina dubna a kontrolní výbor stále postrádá dokumenty požadované v usnesení číslo 138. Chci se vás, vážený pane ministře, zeptat, kdy dokumenty na kontrolní výbor doručíte, abychom vůbec mohli bod Státní pokladna na výboru projednávat.